Děkuji. Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem.

To tady zaznělo, já jsem to poslouchal jako zpravodaj velmi pozorně.

A následně jste vy zastavil to obchodování s těmi firmami.

Takže mise splněna za mě. A nebylo to o politickém boji, ale o faktických věcech, protože vaše kroky potvrzují, že ta zjištění nejen Pirátů, ale třeba i těch novinářů byla správná.

Váš čas! Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Stanjura.

A není předpojatý.

A já jsem nehlasoval pro zrušení maturity z matematiky.

Děkuji. Mám dvě faktické poznámky, pane předsedo.

Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, že zdržuji, ale já už jsem o tom hovořil jednou.

Je záchrana lidí! A pokud se zachrání lidi a je to požár, tak zajišťuje vodu. Nám se podařilo, klepu na dřevo, uhasit požár.

Já jsem tady od toho, abychom se bavili o tom, co budeme dělat případně v druhé vlně, třetí vlně. To znamená, my jsme v situaci, ano, dneska se vláda poučila, byla nepřipravená. Nikdo nebyl připravený! Dneska rozhodla, že budeme kupovat do státního fondu rezerv nové prostředky.

Děkuji. Mě nebylo slyšet. Děkuji za slovo.

Ať tady řeknou argumenty, které zaznívaly proti té komisi od kolegů, kteří je dneska podporují. Politici nemají do toho co vstupovat, protože tyto orgány to šetří.

Tak zkusme se k tomu vrátit a zamyslet se nad slovy a činy a to, co tvrdíme kdysi a co říkáme dnes. Proto my v klubu si počkáme určitě na vyjádření NKÚ, protože to bude základ, nad kterým se budeme moci bavit dále. Děkuji. Paní poslankyně Procházková faktická poznámka.

Omluvíte se? Na svého předřečníka, prostřednictvím předsedajícího pana předsedu Stanjuru. Děkuji za slovo.